Jaká je vlastně historie her? Obecný pojem hra dnes stejně jako v minulosti v sobě nese řadu významů.

Děkuji vám. Pane předsedající, já se přiznám, že já se přiznám, že s vámi si dovolím nesouhlasit, ale podrobím se.

Tak se domnívám, že se tomu musíme věnovat skutečně pečlivě včetně historie, protože vláda tady zjevně něco zanedbala a my jako zákonodárci bychom neměli zanedbat nic. Nicméně navíc si dovolím zdůraznit, že jsem vybaven přednostním právem, a mámli přednostní právo, pane předsedající ale já to nezneužiji a podrobím se vaší připomínce , mámli přednostní právo, tak v zásadě můžu vystoupit s libovolným tématem a vy nemáte právo mě omezovat.

Jenom se domnívám, že se nepodrobuji jednacímu řádu, ale vaší momentální náladě a že to dělám proto, že mám náladu výjimečně dobrou. Pane poslanče, já zase nechci být peskován za to, že jsem nevyužil svých oprávnění jako předsedajícího. I ten je povinen mluvit k věci. Prosím, nastudujte si případně § 67 a § 59, který o tom hovoří. Samozřejmě, pane předsedající. Nicméně trvám na tom, že historie hazardu patří k tématu, které projednáváme, neboť projednáváme novelu loterijního zákona. Já trvám na tom, že historie k tomu tématu patří, a vyhovím vám, protože jste mi dneska výjimečně sympatický , a přeskočím historii.